Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 27. června tohoto roku, kdy jsme jej přerušili během vystoupení paní zpravodajky garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Vlasty Bohdalové. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal ministr školství Stanislav Štech a senátor Jiří Růžička. Pana senátora mezi námi vítám.

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

Děkuji. Prosím, paní kolegyně.

Já děkuji paní zpravodajce. V rozpravě jak první vystoupí pan senátor Jiří Růžička. Prosím, pane senátore, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, pane ministře.

Nejprve tedy jak probíhal legislativní proces v horní komoře. Návrh zákona projednaly následující výbory: jednak ústavněprávní výbor, který svým usnesením doporučil Senátu Parlamentu České republiky schválit projednávaný zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Garančním výborem byl určen výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Ten doporučil Senátu vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Ohledně předmětného návrhu zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou byla na schůzi Senátu vedena velmi rozsáhlá diskuze, v rámci níž byl v podrobné rozpravě dokonce podán i pozměňovací návrh, který navrhoval odstranit ze zákona všechny body, které se týkaly kariérního řádu, ale i řada dalších pozměňovacích návrhů. Hlavní námitky, z nichž pak vycházely předložené pozměňovací návrhy: jednak to, že kariérní řád je administrativně náročný, především při přechodu mezi jednotlivými stupni klade časové i personální nároky na zúčastněné i členy komisí, které nejsou malé. Jednak kariérní řád nepřinese požadované zvýšení kvality.

Dotkne se tedy kariérní řád pouze v tom nejbližším období začínajících učitelů. Další často opakovaná námitka byla ta, a to už se netýká jenom kariérního řádu, že novela zákona o pedagogických pracovnících neřeší základní problémy narůstajícího nedostatku kvalitních, v uvozovkách nebo v závorce, ale vůbec učitelů jako takových. Není a nemůže být tedy kariérní řád tím, co do škol přivede mladé motivované učitele. Ti odcházejí a vidina kariérního řádu je ve škole neudrží. Dále se mluvilo o tom, že stát si prostřednictvím tohoto zákona osobuje další pravomoci, bere je ředitelům, na ředitele přenáší pouze další povinnosti.